Škoda. Teď na to doplatí naši důchodci. To nám začne pětikoalice sáčkovat postupně, až se jí toto podaří na sílu prosadit. Vaše řeči? Pan premiér Fiala říkal často: my to ušetříme na provozu státu, nebudeme to brát lidem a firmám. Pamatujete si ty řeči, ty modré plakáty, které zaplavovaly sociální sítě? Ještě že je máme, protože teď můžeme krásně lidem připomínat ty vaše sliby, jak nezvednete daň z nemovitých věcí, protože nebudete lidi trestat přece za to, že si pořídili vlastní bydlení. A tak bych mohla pokračovat. Nebojte se, my vám to budeme připomínat. Oni vám to lidé spontánně připomínají sami. Můžete věřit? Takové vládě, která takto mluví a jinak prostě jedná? No, nemůžete. Proto se propadá důvěra v tuto vládu. Proto je tak málo lidí dneska ve společnosti, kteří vám ji ještě dávají. Takže zpátky navíc vůbec nešetříte.

Proč ho tam máte, pana ministra? Tak já myslím, že můžete hned jeden aparát ušetřit.

Spletli jste se. My tu nejsme pro vás. Vy se zodpovídáte Poslanecké sněmovně. Nikdy bych si nedovolila takhle nepokorně vystupovat vůči poslancům této ctěné Poslanecké sněmovny.

A jestli pan ministr práce a sociálních věcí se včera vyjádřil, že on to předkládá místo vlády, tak pak musí být schopen odpovídat i na otázky čistě právní, čistě legislativní. A to jsem včera moc neslyšela. I když chci říct, ať také jsem trošku pozitivní, že pan ministr práce tady aspoň většinu času byl a snažil se odpovídat, i když ty odpovědi mě rozhodně neuspokojily. Proč máme ministryni pro vědu?

Měli jsme.

Ale že by tady paní ministryně někdy něco řekla zásadního?

Počet úředníků roste i na Úřadu vlády a dalších ministerstvech.

Jak k tomu přijdou české firmy, které podnikají třeba ve stejné oblasti? Takže přijďte, nevymlouvejte se, že to nebude moc peněz.

Neříkejte to se nevyplatí. Tak neříkejte, že se nevyplatí něco připravovat, že by to bylo pár miliard. Každou miliardu budete hledat. Nepodporujete ekonomiku v růstu. Podívejte se na ta čísla.

Nechápu, proč je ministr nevyužívá. Já jsem neměla jediného poradce na Ministerstvu financí. Nula. Opírala jsem se jenom o aparát Ministerstva financí. Pan ministr má celou řadu poradců, takže věřím, že je na tom třeba podle něho lépe. Ale na výsledcích to vidět rozhodně není.

Já vím, říkáte, ještě jsme se nedohodli.

Takže minimálně jste to někde na úrovni pětikoalice poměrně zásadním způsobem diskutovali.

Tomu já rozumím. My jsme to ještě nerozhodli, my se o tom budeme bavit, ale pokud bychom to udělali, tak abychom zlepšili živnostníkům ty důchody. No. Kterým pak to tak asi zlepšíte?